Já nemohu nereagovat na vystoupení pana ministra Hermana.

Ale mediální zkratka nemohla posunout vystoupení, které tu učinila paní ministryně. A pokud se za něj stavíte, pane ministře, pak se s ním ztotožňujete, a pokud se s tím ztotožňujete, je mi vás hluboce líto.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, cítím povinnost se zastat své kolegyně Heleny Válkové nejenom za klub hnutí ANO, ale i za vládu, které jsem členkou. Mediální zkratka je něco, co může člověka zničit, něco, co nelze předvídat, něco, čemu možná nejde zabránit. Já znám Helenu Válkovou poměrně dlouho a ani na vteřinu, ani když jsem si četla výroky, které, předpokládám, byly zkráceny, bych nečekala a nepředpokládala, že zrovna ona se bude nějakým způsobem vyjadřovat s despektem k obětem jakékoli války.

Já chci mít jistotu, že si rozumíme, proto si dovoluji vystoupit ještě jednou. To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, není skutečnost, že zazněl nešťastný výrok v médiích, za který padlo snad něco jako omluva. To, proč podporujeme návrh paní poslankyně Němcové, je vystoupení paní ministryně Válkové zde, kde, jak říkala, uvedla tu záležitost na pravou míru a uvedla ji na pravou míru bez jakéhokoli mediálního tlaku, bez jakéhokoli nepřátelského rozhovoru a zcela jistě nic nebylo vytrženo z kontextu. Zaznělo to, co zaznělo, zaznělo, že z hlediska teritoriality se tady nic tak moc nedělo v protektorátu. Prosím, teď může být řečeno, že jsem to vytrhl z kontextu, ale to, co bylo řečeno, bylo řečeno na zvukovém záznamu a všichni jsme viděli ministryni vlády České republiky, jak o své svobodné vůli tady pronáší slova, která by podle mého názoru žádný ústavní činitel České republiky prostě veřejně pronést neměl, protože v opačném případě je to skandál. A znovu opakuji, že k tomu se má vyjádřit předseda vlády, předseda vlády jako člověk odpovědný za celou vládu, abychom věděli, zda se s těmito výroky, které tady dnes zazněly, vláda ztotožňuje, či nikoliv.

I na to by měl předseda vlády umět odpovědět a Poslanecká sněmovna by měla umět na to říct svůj názor. Máte samozřejmě, kolegové, plné právo hlasovat proti zařazení tohoto bodu, ale pokud ten bod nezařadíte, je jedno jediné vysvětlení: S těmi výroky a s tím postojem se ztotožňujete a je to politika vlády České republiky a bude nezbytné s touto politikou počítat.

Pan předseda Kalousek.

Pokud si to vysvětlit nechceme a nechceme o tom debatovat, tak to není konstruktivní.

Připraví se pan poslanec Votava.

Vážený pane předsedající, vážená vláda, vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navrhla zařazení nového bodu na pořad zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny, a to jako bod první s názvem Informace vlády o přistoupení k fiskálnímu paktu. Vláda na svém včerejším jednání rozhodla o přístupu ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodaření a měnové unii, zkráceně o přistoupení k fiskálnímu paktu. Dnes budeme projednávat jako první bod postoj Poslanecké sněmovny k dění na Ukrajině. Nechci toto téma vůbec nějak zpochybňovat, ale téma fiskálního paktu, chci podotknout, že je pro nás i pro všechny občany České republiky velice důležité. Zhruba před měsícem jsem podala písemnou interpelaci na pana předsedu vlády, na pana ministra zahraničí i na pana ministra financí, abych získala podrobné informace o této smlouvě, a do dnešního dne jsem nedostala žádnou odpověď. Podmínky totiž nejsou vůbec jednoduché a v mnohém velmi nejasné. Dohoda obsahuje rovněž velmi závažná ustanovení, která nejsou podle mého veřejnosti vůbec známa. Velmi by mě zajímalo, které země toto primární pravidlo plní.